Já vám děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo.

Já i mí kolegové ho samozřejmě respektujeme. Ale musím říct, že jsem velmi znepokojená, že se hovoří o nominaci pana kolegy Radka Kotena. Já bych se na vás chtěla, pane kolego Kotene prostřednictvím pana předsedajícího, obrátit, abyste požádal o bezpečnostní prověrku, tak aby mohly být případně rozptýleny informace, které okolo vaší osobnosti jsou.

Myslím si, že by bylo i s ohledem na zprávy Bezpečnostní informační služby zcela namístě, abychom začali hovořit i o úpravě, která by hovořila o tom, že ti poslanci, kteří mají přístup k tajným informacím, tyto prověrky budou mít obecně. Myslím si, že je to v zájmu nás všech, kterým záleží na tom, aby naše země směřovala nadále tím prozápadním směrem a neobrátila se na východ. Vaše dvě minuty. Děkuji.

Myslím si, že je to naprosto zbytečné. Na druhou stranu ale musím říct, že chápu to, že předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu by měl nějakým způsobem prokázat, že není žádným bezpečnostním rizikem, ať už je ze strany SPD, nebo ať už je ze strany TOP 09.

Já vám děkuji za dodržení času.

Pokud, kolegyně a kolegové, souhlasíte, pro urychlení času nebudu všechna jména číst pro stenozáznam, protože jsou obsahem usnesení, ale právě u petičního výboru, jak už jsem říkal, bude 17členný. Obsahem tohoto usnesení je zatím návrh na 16 poslanců a poslankyň a konstatuji, že 17. místo zatím zůstává neobsazené za poslance Hlavatého, tedy bude to místo, které je pro hnutí ANO. Já vám děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že petiční výbor jsme ustavili. Druhým výborem je výbor rozpočtový. O tom Sněmovna rozhodla, že bude mít 24 členů. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením rozpočtového výboru. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme rozpočtový výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

Je to místo, které tedy obsadí a doplní hnutí ANO. Děkuji. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením kontrolního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že kontrolní výbor jsme ustavili. Čtvrtý je organizační výbor. Ten zaslouží trochu širší vysvětlení. Těmi prvními šesti je automaticky ze zákona vedení Sněmovny, to znamená předseda a místopředsedové, plus potom dvanáct zástupců poslaneckých klubů. Při přípravě usnesení jsme vycházeli z toho, že ODS navrhla pana poslance Petra Fialu jako člena tohoto výboru.

Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že organizační výbor jsme ustavili. Pátý je volební výbor. Ten byl navržen jako 18členný. Tady je malinko jiná situace, Demokratický blok má nárok na to jedno místo, zatím není obsazeno. Takže opět konstatuji, že místo zatím zůstává prázdné. Pokud přijde kdykoliv od kolegů nominace, na kterou podle poměrného zastoupení má nárok Demokratický blok, bude komisí přijata a projednána. Takže zatím v tuto chvíli 17 a jedno místo pro Demokratický blok zatím neobsazené. Já vám děkuji. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme volební výbor ustavili.